Omlouvám se.

Naše společnost je největším dovozcem japonských turistů do střední Evropy a jsem rád, že díky tomu mají stovky českých občanů práci, že můžu dávat z privátního sektoru práci českým občanům. Vy nedáváte práci podle mého názoru nikomu, kdyžtak mi to vyvraťte.

Platíme tady daně, to znamená, platíme do rozpočtu České republiky.

Pracuji s cizinci. Pracuji v mezinárodním prostředí. Já se za to nestydím.

Vy jste byli ve vládě dlouhá léta, ale nikdo z těch dosavadních vlád se nesnažil v podstatě viditelně otevřít exportní možnosti pro české firmy. To jsme si řekli hnedka zkraje a ještě mi dali za pravdu.

Celý svůj život spolupracuji s různými zahraničními partnery.